Já jsem se dnes ptala i na výboru, zda by bylo možné nám doložit, jak je to v ostatních státech EU, nejenom v těch dvou, abychom viděli a mohli jsme tedy popřípadě udělat to porovnání.

Pak bych chtěla požádat to, co jsme dneska rozdiskutovali také na bezpečnostním výboru, že mě velmi mrzí, že plán, který neexistuje ale vy říkáte, že ano tak proč tento plán neprojednaly další výbory, které by se jím měly zabývat, ať už je to zdravotní výbor, školský výbor, hospodářský výbor, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nejsem určitě skvělý odborník na zdravotnictví, ale jsem přesvědčena o tom, že tento dokument, pokud přišel do systému 19. května, a zároveň popřípadě věc, která se dotýká právě zvládnutí této migrační krize, jsou to dva dokumenty, kterými by se měly i ty ostatní výbory zabývat.

Zároveň když vy budete říkat, co nám tam chybí, tak my pořád říkáme to samé to, co jsme se pokoušeli tady na minulém jednání Poslanecké sněmovny v rámci prodloužení nouzového stavu prosadit a to je, aby obsahem toho plánu bylo, abychom se dozvěděli, kolik lidí na území jednotlivé obce, kraje se nachází, jaké ti lidé mají vzdělání, jaké jsou profese a další věci v rámci toho, jestli chtějí, nebo nechtějí zůstat, a aby to bylo navázané samozřejmě na ty další věci, o kterých jsem hovořila. Další důležitou věcí, která mě trochu znepokojuje, a jestli by bylo možné na ni odpovědět, je, že hejtmani do současné chvíle na věci spojené s uprchlickou krizí myslím tím na krajská asistenční centra, která velmi dobře připravili, myslím si, organizačně a patří jim za to obrovské poděkování do současné chvíle prý není vypsán žádný dotační program a zatím neobdrželi v rámci toho žádné finanční prostředky.

Musím to opravdu říci, že ta opatření jsou správná.

Je tomu tak?